Ještě chviličku strpení.

Vrátíme se tedy k hlasování o zařazení nového bodu podle návrhu pana místopředsedy Okamury s názvem Diskuse o zrušení pandemické pohotovosti. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Takže nejdřív zařazení nového bodu. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Bod byl zařazen.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan předseda Válek navrhuje zařazení nového bodu s názvem Zpráva ministra zdravotnictví o současné situaci. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti? Hlasování číslo 12, přihlášeno je 179, pro 83, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Pevné zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Ta za prvé navrhuje zařazení nového bodu Zrušení nošení roušek ve školách. Takže nejprve zařazení nového bodu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti?